Ta třetí a čtvrtá vlna má přinést EET i do odvětví, která jsou podle našeho názoru zcela absurdní, kde kontrolovatelnost, a tím pádem vymahatelnost bude mnohem nižší než například u restaurací nebo u kamenných obchodů.

Jsem si tedy jist, že pokud si daňová správa, nějaký finanční úřad, objedná malování, tak jsem si jist, že tam ta faktura bude v pořádku. Ale úplně přesně nevím.

Pak zjistíte zajímavou věc, že ta čísla prostě nesedí.

To, co zatím Ministerstvo financí publikovalo, není metodika, ale karikatura metodiky.

Já nebudu opakovat argumenty, které jsem použil ve svém prvním vystoupení, nejen já, ale i moji kolegové. Kdo se pohybuje mezi těmi, kterým hrozí třetí a čtvrtá vlna, tak sdílí jejich obavy z toho, že dostanou další byrokratickou povinnost. Ale co bychom debatovat měli, a je to věc nás zákonodárců, kteří máme kontrolovat vládu, to jsou ta čísla.

Vláda se domnívá, že to je plus, opozice se domnívá, že je to jedna velká nula. Ale pokud nemáme čísla říkám, už to platí 24 měsíců, už bychom ta čísla měli mít a mohli bychom nad nimi racionálně debatovat. A i kdyby byla pravda, jako že tomu nevěřím, ta čísla, která používá vláda, tak je to z hlediska příjmů státního rozpočtu částka výrazně nižší, než bylo predikováno, a nikdo si nedal tu práci, aby spočítal za ty dva roky náklady těch 117 tis. firem. A to nejsou jenom pořizovací náklady i s možností odpočtu daně, tomu já rozumím, ale to jsou také provozní náklady, které platí každý měsíc.

Pro tuto chvíli to je všechno a děkuji za odpovědi paní ministryně. Děkuji.

S další faktickou poznámkou vystoupí pan místopředseda Vojtěch Filip, po něm pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo. Děkuji. Myslím, že už toho zdržování bylo dneska dost.

Pan předseda Faltýnek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Slyším žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 119, přihlášeno 156, pro 81, proti 50.